Koji je smisao, odnosno, koji je cilj, svrha ove rasprave i ove deklaracije, pitanje. Hrvatski narod u BIH je autohtoni i prema Ustavu jedan od 3 konstitutivna naroda, ali konstitutivna prava hrvatskog naroda u BIH su narušena, nametnutim promjenama Ustava i izbornog zakona. Temeljem čl. 10. skrb i zaštita dijelovima Hrvatskog naroda u drugim državama je Ustavna obveza RH.

Uzimajući u obzir činjenicu da je RH u svoje ime, ali u ime Hrvata iz BIH, potpisnica 2 međunarodna sporazuma Washingtonskog, koji je stvorena federacije BIH i Dejtonskog kojim je stvorena država BIH, a s obzirom da su ti sporazumi grubo narušeni na štetu Hrvata nametnutim amandmanima, na Ustav i entiteta i promjenama izbornog zakona, a što je potvrdio Ustavni sud BIH, RH ima i obvezu koji proizlaze iz sporazuma što podrazumijeva praćenje, poštivanje implementacija tih sporazuma i djelovanje s pozicije konstitutivnih naroda, da se vrati u Ustave jednakopravnosti. Hrvatska kao članica EU obvezuju dokumenti i stajališta institucija EU, te podupirače aspiracije BIH prema članstvu u EU, Hrvatska ima pravo i obvezu pratiti implementaciju, odluka institucija EU. Ovdje ću citirati samo dio jednog paragrafa iz rezolucije Europskog parlamenta, iz veljače 2017. o izvješću o napretku BIH, u kojem se citira, poziva da se nastavi niz reformi, kako bi se BIH preobrazila, u potpunu učinkovitiju, uključivo i funkcionalnu državu, temeljenu na vladavinu prava, koji jamči jednakost i demografsku zastupljenost, svih konstitutivnih naroda i građana te poziva sve političke vođe da rade na uvođenju nužnih promjena uključujući reformu izbornog prava, uzimajući pri tom u obzir načela iznesena u ranijim rezolucijama, kao što su načela federalizma, decentralizacije i legitimnog nastupanja. Te stavak 17. kojim se naglašava, ponovno citiram, važnost nedavne odluke Ustavnog suda predmet Ljubić, o načelu konstruktivnosti i ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda da izaberu svoje zakonite političke predstavnike na temelju opravdanih razmjene zastupljenosti u domu narodu parlamenta federacije BIH. Znajući da ništa od ovoga još nije implementirano u BIH o čemu i svjedoči nedavno održavani izbori u BIH, Hrvatska ima i pravo i obvezu na to ukazivati i tražiti da se implementira s ciljem ubrzanog pristupa BIH EU. Uzimajući u obzir činjenicu, da Hrvatska kao punopravna članica EU i NATO ima interes i odgovornost, i obvezu brinuti o regionalnoj sigurnosti i stabilnosti i imajući u vidu da nestabilnost u BIH može imati negativne implikacije za RH, te da je politička gospodarska i društvena situacija u BIH iznimno osjetljiva, imajući u vidu geopolitičke aspiracije i djelovanje subjekata međunarodne zajednice kojima nije interes priključenje BIH EU i NATO-u, RH ima obveze koje proizlaze iz članstva u ovim asocijacijama, na polju stabilnosti, sigurnosti i svekolikog napretka jugoistoka Europe. Kolegice i kolege zastupnici, odmah na početku želim otkloniti sa su razlog i povod ove rasprave u ovom dokumentu nedavno održani opći izbori u BIH. Istina je međutim, da su rezultati ovih izbora dodatno potvrdili potrebu rasprave o položaju Hrvata u BIH, jer su rezultati pokazali nepoštovanje, Ustav nejednakopravnosti Hrvatskog naroda u BIH. Naime još tijekom 8. saziva Hrvatskog sabora odbor koji predsjeda je imao tematsku otvorenu sjednicu s temom hrvatskog pitanje BIH. Nažalost u hrvatskoj javnosti, i tada, a ni kasnije nije bilo dovoljno sluha niti interesa za to pitanje. Tijekom 9. saziva Hrvatskog sabora, odnosno, odbora, 10. lipnja '18. g. održana je također tematska sjednica otvorena Odbora za Hrvate izvan Hrvatske s temom deklaracija Hrvatskog Sabora o položaju Hrvata u BiH-a i europskom putu BiH-a kojom prilikom je članovima odbora ali i pozvanim predstavnicima institucije RH prezentiran nacrt deklaracije. Kolegice i kolege zastupnici, sudjelujući u radu Hrvatskog sabora kao zastupnik pune tri godine imao sam prilike komunicirati i sa tzv. običnim hrvatskim građanima ali i s mnogim osobama iz političke, kulturne i medijske sfere i zaključio da ovi u većini dobronamjerni ljudi imaju nedovoljno znanje o BiH-a i o strateškom hrvatskom državnom i nacionalnom interesu očuvanja konstitutivnosti i političkog subjektiviteta Hrvata u BiH-a. Radi pravilnog poimanje države BiH-a i položaja Hrvata u BiH-a važno je podsjetiti se na kojim povijesnim i političkim principima je BiH-a utemeljena. Tijekom cijele povijesti pogotovo novije počevši od otomanskog do komunističkog perioda u BiH-a su postojale tri jasno definirane identitetski utemeljene grupe koje su činile ogromnu većinu stanovništva. Princip jednakopravnosti tri nacije su jasno utkani i u prvi moderni dokument koji govori o državotvornosti BiH-a i njenog unutarnjeg uređenja. U Rezoluciji usvojenoj na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a održanom u Mrkonjić Gradu 1943. izražena je citiram: „Odlučnost naroda BiH-a da njihova zemlja koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska nego i srpska i hrvatska i muslimanska bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata. ... [[Govornik se ne razumije.]] BiH-a definirana kao višenacionalna država a činjenica da se taj datum danas u BiH-a obilježava i kao službeni dan državnosti svjedoči da je na čelo pune ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda sastavni dio njene političke povijesti BiH-a ali i glavna karakteristika njene sadašnje državnosti. Osamostaljenje BiH-a, paralelno sa ... [[Govornik se ne razumije.]] krize u bivšoj Jugoslaviji tekli su politički procesi definiranja budućnosti same BiH-a u kojima su akteri bili tek izabrani politički predstavnici tri konstitutivna naroda predstavljeni po nacionalnim strankama, HDZ BiH-a u ime Hrvata, SDA u ime Muslimana i Bošnjaka i SDS u ime Srba. Odmah su na vidjelo izašli različiti pogledi na ustroj BiH-a kako glede njenog unutarnjeg uređenja tako i njenog položaja u nekoj eventualnoj budućoj zajedničkoj državi. Pri tome je muslimansko bošnjačka strana zagovarala neovisnost države za unitarnim, unutarnjim uređenjem. Hrvatska strana je zagovarala izlazak iz Jugoslavije i federalni ustroj po nacionalno teritorijalnom principu tj. federalne jedinice sa nacionalnom većinom jednom, drugom i trećeg naroda. Važno je naglasiti da su i danas skoro 25 godina nakon uspostave mira u BiH-a na političkoj sceni prisutne slične političke paradigme što svjedoči da u BiH-a još uvijek nije riješeno ni međunacionalno pitanje niti je postignut stabilan konsenzus glede njenog unutarnjeg ustroja. BiH-a je proglasila nezavisnost nakon referenduma održanog 29. veljače i 1. ožujka '92. godine na kome je glasovalo 66, 7% stanovnika BiH-a s pravom glasa od kojih su njih 99,7 podržali neovisnosti. Vidimo rezultate referenduma, razvidno je kako je najveći postotak izlaznosti zabilježen u većinskim hrvatskim općinama i sredinama a uzimajući u obzir i činjenicu da su Hrvati tada činili 17,4% stanovništva te da su Srbi skoro potpuno bajkotirati taj referendum. I jasno je da bez Hrvata ne bi bilo natpolovičnog odaziva na referendum a time niti neovisnosti BiH-a. Međutim, već prilikom definiranja referendumskog pitanja na vidjelo su izbile političke i konceptualne razlike u odnosu na buduću samostalnu državu između predstavnika dva naroda koji su podržali neovisnost BiH-a Muslimana, Bošnjaka i Hrvata. Hrvati su inzistirali na sljedećoj definiciji referendumskog pitanja, citiram: „Jeste li za suverenu i nezavisnu BiH-a, državnu zajednicu konstitutivnih i suverenih naroda hrvatskog, muslimanskog i srpskog u njihovim nacionalnim područjima kantonima, tzv. Livanjsko pitanje? Skupština Republike BiH-a je unatoč tom glasovima muslimansko bošnjačkih zastupnika izglasala pitanje, citiram: „Jeste li za suverenu i nezavisnu BiH-a državu ravnopravnih građana, naroda BiH-a, Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Iako hrvatski politički predstavnici nisu bili zadovoljni sadržajem referendumskog pitanja koji nije eksplicitno definirao princip teritorijalnog federalizma kojega su tada podržavali i predstavnici Međunarodne zajednice, podsjećam kao preduvjet za nezavisnost BiH-a. Hrvatski politički predstavnici su ipak pozvali Hrvate da podrže nezavisnost BiH-a, političke i konceptualne razlike koje su pred referendumsko vrijeme opterećivale odnose bošnjačkih i hrvatskih predstavnika u sličnom obliku vidljive su i danas u federaciji BiH-a gdje Bošnjaci zastupaju politiku unitarizma. Elementi takve unitarističke politike i danas su sastavni dio političke agende određenih bošnjačkih tzv. građanskih stranaka i nacionalnih a reproduciranje unitarističkog narativa se zaogrće u sintagme građanska država, izborno načelo jedan čovjek, jedan glas a sve sa ciljem političke dominacije brojnijeg naroda danas Federacije BiH-a a sutra možda u čitavoj BiH-a. Hrvati se pak bore za očuvanje i provođenje načela konsocijacije i federalizma kao jedinih načela koji imaju kapacitete urediti društvene i političke odnose u višenacionalnim državama poput BiH-a.

Daytonski sporazum je ustrojio BiH-a kao asimetričnu konfederaciju dva entiteta. Entitet Republika Srpska, izrazito centralizirana, unitarna struktura sa apsolutno srpskom etničkom većinom i dominacijom. A drugi entitet Federacija BiH-a decentralizirana federalna zajednica koju čini 10 kantona od kojih 5 ima bošnjačku, 3 hrvatsku većinu a 2 su mješovita. Ali na razini entiteta sama federacija ima izrazitu bošnjačku većinu preko 70% u preambuli ustava iz Daytona kao Aneksa 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma piše.

Hrvati su dakle, prema ustavu jedan od tri konstitutivna ustavotvorna naroda u BiH. Iako je Dejtonski mirovni sporazum rezultirao uspostavom mira u BiH, on nije rezultirao funkcionalnom državnom strukturom. Istina u prvih 5,6 godina nakon Daytona bilježen je određeni stalni napredak u funkcioniranju institucija i porast povjerenja između konstitutivnih naroda u federaciji i povjerenja u institucije. Nakon 2002. kada se desila nametnuta revizija Daytona svjedočimo stagnaciji, pa čak i nazadovanju po ovim pitanjima. Politička nestabilnost, eskalacija nepovjerenja između tri konstitutivna naroda, nepovjerenja u institucije pa i u samu održivost države, politička radikalizacija pa sve do prijetnji ratom, ideološka i vjerska radikalizacija, zastoj na euroatlantskom putu i porast utjecaja sila kojima nije u interesu euroatlantski put BiH, to je sve dovelo do toga da danas mnogi unutar izvan BiH, BiH vide kao potencijalni sigurnosni rizik za neposrednu regiju i za Europu. Zašto je to tako? Naime, iako je Aneks 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma Ustava BiH utemeljen na ispravnim principima, ovi principi nisu dosljedno operacionalizirani kroz preostali dio ustava. Samom činjenicom da je za tri konstitutivna naroda su predviđena dva entiteta u kojima su Hrvati u oba dva malobrojniji. Stoga je Ustav iz Daytona predvidio regulatorne konsocijacijske ustavnopravne aranžmane u vidu …/nerazumljivo/… parlamenta u Federaciji BiH i na razini države BiH. Izvorni ustav iz Daytona je i Hrvatima jamčio solidne instrumente zaštite kolektivnih prava, a izborni zakon je i Hrvatima omogućavao da izaberu legitimne predstavnike u institucije ustavima predviđene za narodno zastupanje, a to su Dom naroda Federacije BiH te Predsjedništvo BiH. Uz to je u Vladi Federacije BiH koja je u Washingtonu stvorena kao bošnjačko-hrvatski entitet bio na snazi paritet dva konstitutivna naroda, Hrvata i Bošnjaka, gdje je Hrvat bio ministar, Bošnjak bio zamjenik i obratno, a vladao je određeni institut veta čak i u vladi federacije. S obzirom da sam u to vrijeme bio ministar u toj vladi u tri uzastopna dvogodišnja mandata, mogu vrlo vjerodostojno svjedočiti da je funkcionalnost vlade i međusobno povjerenje između partnera dva narod bilo na primjerenoj razini. Proces dekonstituiranja Hrvata započet je 2000. godine, nametanjem izmjena izbornog zakona na inicijativu voditelja misije OESS-a Roberta Berija, koje su omogućile da brojni bošnjačko-muslimanski zastupnici u županijama izabiru Hrvate u Dom naroda federacije, a rezultat je tzv. Vlada alianse za promjene iz 2001. bez hrvatskog izbornog legitimiteta. Proces dekontrituiranja Hrvata nastavljen je od strane visokog predstavnika OHR-a Petrića iz 2002. godine, koji je uz podršku dijela predstavnika Vijeća za implementaciju mira zloupotrijebio odluku Ustavnog suda BiH iz 2000. godine tzv. Odluku o konstitutivnosti tri naroda na čitavoj teritoriji BiH, nametnuvši preko 70 amandmana na ustave entiteta što je dezavuiralo ustavne i zakonske mehanizme institucionalne pozicije Hrvata u federaciji, a u entitetu Republika Srpska Hrvati nisu dobili ništa. Nakon toga Hrvati gube mogućnost izbora legitimnih narodnih predstavnika u Dom naroda Federacije BiH, a posredno i do narušavanja hrvatskog legitimiteta na razini parlamenta BiH. O tome svjedoče činjenice, da od 58 izaslanika Doma naroda federacije, većinske županije uvijek mogu izabrati najmanje 37 izaslanika što je natpolovična većina. Od toga 14 od 17 izaslanika Bošnjaka, najmanje 3/4 kluba Srba, skoro čitav klub ostalih i uvijek kada to zažele 1/3 kluba Hrvata.

Što se tiče entiteta Republika Srpska niti prije, niti nakon ovih intervencija u ustav entiteta i izborni zakon Hrvati nisu imali nikada, bili u stanju izabrati legitimne političke predstavnike u institucije entiteta. Međutim, sve kad bi i Hrvati dobili mogućnost izbora legitimnih predstavnika u domove naroda i predsjedništvo, sukladno odluci Ustavnog suda to još uvijek ne rješava poziciju hrvatskog naroda u vladama entiteta. Naime, slijedom nametnutih promjena ustava u Vladi Republike Srpske koja čini 17 članova, 9 su Srbi i samo 3 su Hrvati, redovito imenovani od srpskih stranaka, a u Federaciji BiH od 17 članova 9 su Bošnjaci, a 5 Hrvati tako da u Vladi Republike Srpske sve odluke uvijek mogu donijeti srpski, a u Vladi Federacije bošnjački članovi. Ustavni sud BiH-a je u svojoj odluci iz prosinca tzv. ... [[Govornik se ne razumije.]] tzv. Predmet Ljubić, jasno odlučio da je postojeći Izborni zakon BiH neustavan jer onemogućava konstitutivnim narodima izbor legitimnih političkih predstavnika u institucije Ustavom predviđene za legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i naložio je njegove izmjene koje će to omogućiti i to ne samo za dom naroda već citiram „na svim administrativno-političkim razinama što u prvom redu uključuje i Predsjedništvo BiH“ Prijedlog Izbornog zakona, sukladan odluci Ustavnog suda koji su blagovremeno u proceduru uputile stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora BiH-a a koji je uključivao izbor Doma naroda u federaciji i izbore za Predsjedništvo BiH-a, prihvaćen je u Domu narodu, parlamentarne skupštine BiH-a, istina uz protivljenje bošnjačkih delegata koji su pri tom podnijeli priziv pobjede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka. Ustavni sud je odbio taj priziv, međutim u međuvremenu je bošnjačka većina u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH-a odbacila ovaj prijedlog. Kolegice i kolege, BiH se danas i od nezavisnih stručnjaka i političkih subjekata se titulira citiram kao „nedovršena država, podijeljena država i podijeljeno društvo, distopija itd.“ Posljedice su sveopći zastoj i zaostajanje čak i za susjedima ispred kojih je BiH nekada debelo bila. Ipak ključna rasprava u BiH-u u zadnjih nekoliko godina vezana je za dvije odluke dva suda.

Nije sporno da treba omogućiti svakom građaninu da se kandidira za članak Predsjedništva, sporno ej to što bošnjačka strana iskrivljuje meritum odluke i predlaže da se ona implementira na način da se bira jedan član Predsjedništva Republike Srpske a dva iz federacije. Takvo tumačenje odluke ... [[Govornik se ne razumije.]] ignorira vrhovno načelo Daytonskog sporazuma i Ustava, načelo konstitutivnosti međusobne ravnopravnosti naroda kao i odluke Ustavnog suda BiH-a. Ustavni sud je u svom obrazloženju ušao u bit predstavljanja konstitutivnih naroda, institucija vlasti u BiH i ovdje navodi samo jedan citat iz obrazloženja odluke iz prosinca 2016. Citiram Ustavni sud podsjeća da se prema općem načelu demokracije, pravo na demokratsko odlučivanje ostvaruje legitimnim političkim predstavljanjem koje mora biti utemeljeno na demokratskom izboru onih koje predstavlja i čije interese zastupa. U onom smislu veza između onih koje predstavlja i njihovih političkih predstavnika da svim administrativno-političkim razinama je ta koja omogućava legitimitet predstavnicima zajednice. Dakle samo legitimitet predstavljanja stvara temelj za stvarno sudjelovanje i odlučivanje“, kraj citata. Kolegice i kolege zastupnici, u BiH-u su održani opći izbori 7. listopada usprkos činjenice da Izborni zakon nije izmijenjen sukladno odluci Ustavnog suda i usprkos činjenice da je Ustavni sud stavio van snage određene članke Izbornog zakona, nužne za dovršetak indirektnih izbora odnosno izbora za Dom naroda federacije. Kako se bez Doma federacije ne mogu izabrati predsjednik, dopredsjednici Federacije BiH-a, Vlada federacije niti konstituirati parlamentarna skupština BiH-a, oni koji su neodgovorno ušli u avanturu raspisivanja izbora bez validnoga Izbornog zakona, danas pokušavaju bajpasirati tražeći od Središnjeg izbornog povjerenstva da dodijeli mandate u Domu naroda Federacije i svjedočimo dakle u jednom medijskom pa u političkom kaosu. Međutim podsjećam, samo Parlamentarna skupština BiH-a ima ovlasti i obvezu implementirati presudu Ljubić kako je ustavni sud BiH-a izrijekom naložio u svojoj odluci. Izvorni zakon BiH-a je državni zakon i samo zakonodavac na razini države a to je Parlament BiH-a, ima ovlasti izmijeniti i dopuniti državne zakone. Bilo šta drugo, uključujući i neustavni pokušaj Središnjeg izbornog povjerenstva da implementira izbore, bio bi udar na ustavno-pravni poredak kršenju Ustava BiH-a a time i Daytonskoga sporazuma. Kolegice i kolege zastupnici, mislim da mogu u ime svih vas ustvrditi da Hrvatski sabor potvrđuje potporu suverenitetu, teritorijalnom integritetu i neovisnosti BiH-a kao državi 3 ravnopravna konstitutivna naroda te opredijeljenost da sa BiH razvijamo dobrosusjedske odnose podržavajući napore na afirmaciji puta BiH-a prema EU-u. jačanje suradnje u europskom duhu. U BiH-u postoje snažno deklarirani konsenzus glede članstva u EU-u kako među političkim predstavnicima tri naroda tako i među samim građanima. Sama činjenica da u BiH nije implementirano više odluka Ustavnog suda BiH-a kao niti odluka Europskog suda za ljudska prava iz Strasbourga, govori o deficitu na podjeli vladavine prava temeljnom uvjetu za članstvo u EU, ipak ponajviše zalaganje hrvatskih političkih predstavnika te uz snažan zagovor političkih predstavnika RH uključujući samog premijera Plenkovića, BiH je prošle godine predala aplikaciju za kandidatni status i odgovorila na pitanje kroz mehanizam koordinacije. RH snažno podupire opredjeljenje BiH-a za euroatlantske integracije i pruža političku potporu i tehničku pomoć kroz razne načine, kao što je stupanje prijevoda pravne stečevine EU, prenošenje iskustava pristupnog procesa a ovo informalizirano u sporazumu o europskom partnerstvu koji je potpisan za vrijeme zajedničke sjednice Vlade RH i Vijeće ministara BiH-a u srpnju u prošle godine u Sarajevu. Kolegice i kolege zastupnici, kršenjem Ustava i neprovedbom odluke Ustavnog suda glede izmjena Izbornog zakona nakon ovih izbora, BiH je uvedena u institucionalnu i ustavnu krizu sa neizvjesnim ishodom. ... [[Govornik se ne razumije.]] i konstitutivnost i politički subjektivitet hrvatskog naroda u BiH-u i RH je obvezna djelovati temeljem članka 10. Ustava. RH kao potpisnica Daytona i članica Vijeća za implementaciju mira u BiH-u, dužna je reagirati na kršenje Daytona kod upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira i Vijeća sigurnosti UN-a temeljem čijeg mandata odlučuje ured Visokog predstavnika u BiH-u. Pozdravljamo napore predstavnika Vlade RH Europskom vijeću, te bilateralno, kao i reakcije svih hrvatskih euro zastupnika nakon izbora u BiH. Rasprava u Saboru i usvajanje ove Deklaracije treba joj biti dodatna obveza i potpora. U ovoj fazi neophodno je u BiH kroz izmjene Izbornog zakona omogućiti izbor legitimnih predstavnika tri konstitutivna naroda i stabilizirati političke odnose. U drugoj fazi, gdje je kao zalog same održivosti i funkcionalnosti BiH neophodno pristupiti korjenitim promjenama Ustava koje će BiH ustrojiti na načelima federalizma uz simetričnu poziciju tri konstitutivna naroda, kako glede administrativno teritorijalne organizacije, tako i glede institucionalnih prava. Temeljem strategije i Zakona u odnosima RH s Hrvatima izvan RH, posebice čl. 53. i 54. RH treba poduprijeti razvoj obiteljskih gospodarstava i malog i srednjeg poduzetništva Hrvata BiH radi održivog ostanka Hrvata na svojim ognjištima jer ostanak Hrvata u BiH kao političkog subjekta je strateški, državni interes i dugoročno zalog teritorijalnog suvereniteta RH. Sama činjenica da je RH, BiH identificirala kao programsku državu u svojoj vanjsko političkoj strategiji, svjedoči da je RH, BiH tretira kao svog strateškog partnera zainteresiranog za stabilnost, prosperitet i europski put BiH, što je i u ovoj Deklaraciji snažno istaknuto i upravo zbog toga, RH je dužna reagirati na trenutne zabrinjavajuće i protuustavne procese u BiH i pomoći BiH na njenom euroatlantskom putu, te poštivani u dosljednom provođenju načela Dejtona, te vrhovnoga načela Ustava BiH, načela konstitutivnosti, međusobne ravnopravnosti konstitutivnih naroda bez standardizacije prava konstitutivnih naroda Ustavu i Izbornom zakonu na jednak način. BiH ne samo da nema europsku budućnost, već je upitna i budućnost same države BiH. Očekujem, dakle, uz današnju raspravu, osvijetlim ovo pitanje s više aspekata, uključujući i one koje ja nisam dovoljno elaborirao u svom uvodnom izlaganju. Očekujem, dakle, uz eventualne Amandmane prije glasovanja, ovu Deklaraciju učinimo još koherentnijom s ciljem da Institucijama RH damo snažan instrument i potporu i zastupanje u strateške državnih i nacionalnih interesa glede ostvarenja ustavnih prava Hrvata u BiH, europskog puta i prosperiteta prijateljske i susjedne BiH, naše programske države.

Traži od nas da ovoj temi ne pristupamo stranački, već nacionalno. Ona je u prvom redu upućena Hrvatima u BiH da im se da temeljna nada i obećanje da RH stoji iza njih, da iza njih stoji 8 milijuna Hrvata u RH i izvan RH koje zastupa ovaj HS. Ona je upućena svekolkoj hrvatskoj političkoj javnosti i onoj zainteresiranoj i onoj nezainteresiranoj da ih zainteresiramo za ovo strateško, državno i nacionalno pitanje. Ona je upućena i političkim elitama iz međunarodne zajednice, znači, saveznici u EU i NATO koji podržavaju, dakle, europski put BiH i njezinu stabilnost, ali i cinicima iz međunarodne zajednice koji su podržavajući pravo jačega, pokušavaju riješiti pitanja, a ne na načelima pravde i ona je na kraju upućena i političkim elitama u BiH, posebice dijelovima tih političkih elita, druga dva naroda, koji zapravo su radili do sada, još uvijek rade na dekonstituiranju hrvatskog naroda. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Imamo sve zajedno 18 replika. Krećemo s prvom, poštovani kolega Zekanović, izvolite. Poštovani kolega Ljubić, evo jedan dobro pripremljen govor pola sata, međutim, bojim se da ćemo mi uskoro donositi neku novu Deklaraciju, pa neku treću Deklaraciju, pa 5-tu Deklaraciju. Ja u Deklaraciji nisam vidio rješenje. Ne vidim zapravo što se nudi i bojim se da nitko kroz ovu raspravu koja će trajati vjerojatno cijeli dan, neće to rješenje ponuditi, al, ja ću ga ipak izgovoriti ovdje. Izgovoriti ću zato što stvarno mislim da hrvatski narod treba biti suveren u svojoj domovini BiH, kao što bi trebao biti suvereni u svojoj domovini RH i zbog toga što je preglasan, obespravljen i prevaren od strane bošnjačke većine u Federaciji BiH više puta i zato što je pred istrebljenjem. Jedino rješenje koje se nitko neće usuditi reći ovdje, ali ja ću ga odmah na početku izgovoriti je, treći entitet. Ko god to izgledalo kao znanstvena fantastika, to je jedini spas za hrvatski narod i osim toga, drugog spasa nema. Kolega Zekanoviću, dakle, ja znam da, ovaj, podržavate hrvatski narod u BiH i znam da ćete podržati ovu Deklaraciju. Dakle, jer ona u svom, dakle, političkom sadržaju, izričaju, zapravo je prilagođena karakteru ovoga dokumenta. Cilj ove Deklaracije je upravo da omogući, evo danas govorimo o HS, Institucijama RH, da legitimno i legalno pravo, dakle, zastupanja načela Dejtona, je ravnopravnost naroda BiH implementiraju, dakle, i dogovore tamo gdje se to moguće utjecati.

Tvrdite da ta pravila su na štetu hrvatskog naroda, ali po tim istim pravilima je ranije Dragan Čović bio biran na tu funkciju, pa što onda niste predlagali Deklaraciju? Što se onda niste bunili? Vama smeta što je izabran Željko Komšić, Hrvat, da, Hrvat, ali ne član HDZ-a, to me podsjeća na situaciju '97., kad Franjo Tuđman nije htio priznati rezultate izbora u Zagrebu. To je demokracija po ala HDZ. Ako rezultati izbora HDZ-u ne odgovaraju, onda ne valjaju izborna pravila, onda nećemo priznati rezultate, onda nas ne zanima biračka volja našeg ljubljenog hrvatskog naroda.

I Ustavni sud je presudio, dakle prihvatio argumentaciju, dakle, iz moje Ustavne tužbe i naložio da se izmijeni izborni zakon Bosne i Hercegovine na način da se omogući izbor legitimnih političkih predstavnika sva tri konstitutivna naroda, citiram: „ …na svim administrativno političkim razinama.“ A to jeste Dom naroda, to jeste Predsjedništvo, jer su to institucije Ustavom predviđene. Željko Komšić nije personalno pitanje, Željko Komšić je za nas ustavno pitanje. Kolega Čović je novim izborima dobio 25% glasova više nego na prošlim izborima. Samo slučajno, jer se Komšić nije tada mogao kandidirati, jer netko dakle pogodan za izbor, on je tada bio izabran. Molim vas da se držimo vremena. Kolega Vučetić, izvolite.

Istina je da hrvatski narod ima problema u odnosu prema bošnjačkom ili srpskom narodu, ali ima problem i sa svojim legitimnim izabranim predstavnicima, primjerice s Draganom Čovićem. Kad je Dragan Čović bio izabran, da je onoliko inventivnosti koliko je upotrijebio u osobnoj, profesionalno bogaćenje, da je tu inventivnost usmjerio prema bogaćenju demokratskom i demokratskih procesa, onda bi u Bosni i Hercegovini, Hrvati bili u kud i kamo drugačijem položaju nego su sad. Dakle, položaj Hrvata nije samo položaj i problem u odnosu na ostale konstitutivne narode i na način kako je to riješeno, nego i očituje se u tome kako ga predstavljaju njegovi po vama legitimno izabrani predstavnici. Odgovor, izvolite.

Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Poštovani kolega Ljubić, molim vas odgovorite mi na jedno pitanje. I to vas molim da mi odgovorite samo sa da ili ne.

Ako bi ... [[Govornik se ne razumije.]] ulazili u dublju analizu toga svega, pa i analizu dakle ove odluke Ustavnog suda, pa i u analizu određenih drugih članaka Ustava iz Daytona, a nemam vremena da to sad ... [[Govornik se ne razumije.]] u ovoj minuti, onda bismo mogli čak zaključiti da nije u skladu ni sa ... [[Govornik se ne razumije.]] , međutim, ja želim reći ovdje da je to danas politička činjenica i mi danas ovdje moramo uložiti napore da izmijenimo izborni zakon da se to više nikad ne može desiti, i da se u prvom redu Dom naroda Bosne i Hercegovine, izabere na način da su tamo zastupljeni legitimni predstavnici naroda. Hvala lijepa. Kolega Orepić, izvolite. Gospodine Ljubiću, vi ste mene uspjeli uznemiriti, svaka vam čast.

Govorite o ravnopravnosti naroda. Slažem se i to treba zagarantirat svakako, al' ja vam govorim o činjenici neravnopravnosti samih Hrvata između samih sebe u Bosni i Hercegovini koji se dijele na one vaše malobrojne, koji su bahati i one samoostvarene, skromne ljude koji drže vas i takvu elitu.

Dakle, mi smo prolazna [[Upadica: jeste, jeste.]] mi smo prolazna da tako kažem kategorija i usvajanjem izbornog zakona, temeljem principa koje mi zalažemo, lakše ćete se nas riješiti, ako se želite riješiti, jer će se omogućit dakle Hrvatima unutar hrvatskih politički pluralizam. Dakle, ovdje danas dakle nije tema, dakle ovaj čak i ono što je prošlo. Jer imamo situaciju da je Hrvatskom narodu, dakle, njegovim kolektivnim pravima, sve manje i manje i danas dakle, strateški nacionalni, ako hoćete g. Orepiću koji živite i rođeni ste na jugu Hrvatske i državni interes i zalog, dugoročno hrvatskog teritorijalnog suvereniteta, opstanak Hrvata u BIH, Čović i Ljubić su nebiti, tako da vas neće biti na životu. Molim vas da ne dobacujete, kolega Babić Ante, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, pozdravljam poštovanu ministricu sa suradnicima i predstavnike Državnog ureda za Hrvate izvan RH, poštovani kolega Ljubiću, vi ste zapravo i predložili ispred odbora, jedan korektan politički tekst, za koji ne bi trebalo biti puno primjedaba, a cijela vaša rasprava se zapravo svodila na to, Ustavno pravno, institucionalno i zapravo ravnopravnosti sva 3 konstitutivna naroda. Ustav federacije govori o federalnim jedinicama, to ste i sami rekli, dakle, sam Ustav, a govorite o federalnim jedinicama danas u BIH zapravo blasfemija. Zbog čega zapravo toliki amunizitet prema federalnim jedinicama u BIH, a po meni BIH se kao država može jedino urediti kao decentralizirana, pravna i socijalna država sa federalnim jedinicama, sa jednakim pravima o odgovornosti. Kolega Babiću dakle, jedini način kako BIH može biti prosperitetna, funkcionalna i stabilna je da se konstituira na načelima federalizma kako je to i preporučila revolucija Europskog parlamenta. Jer u Europi ne postoji ni jedna više nacionalna država da nije federacija, a postoje mnoge mononacionalne.

Zahvaljujem predsjedniče. Na temelju Ustava na temelju Dejtonskog sporazuma, na temelju Washingtonskog sporazuma naša je dužnost da brinemo o narodu u BIH. Ja mogu sada prozivati oporbu ili one koji se protive ovoj deklaraciji i reći da upravo oni imenom i prezimenom su pridonijeli da se smanji brava Hrvata u BIH više ili manje. Ali ono što je ključno da svi budemo jedinstveni i mogu ovdje reći da sve politike su nekad u prošlost su doveli do toga da okrećemo leđa Hrvatima u BIH i da je vrijeme da to prestane i da doista pomognemo svom narodu, kao članica EU naša je dužnost da pratimo što se dešava i da pomažemo našem narodu u BIH.

I cilj je dakle, Hrvatska je do sada imala dobrih, ja bih rekao poteza i pokušaj i to razne vlade ne sada tu, i zato sam u obrazloženju ove deklaracije čak i izbacio neke stvari koje sam imao prije u njoj koje su bile kritika za određene, dakle, prije upravo želeći u ovom Saboru da kreiramo konsenzus oko ovoga pitanja.

Kolega Ljubić zagovornici politike centralizam u BIH, sigurno će kritizirati ne samo ovu deklaraciji, nego i bilo koji napor koji se čini da se osigura pravo svakog naroda u BIH da može izabrati svoje legitimne predstavnike, bilo koji napor da se ustanovi kako su i separatizam, ali i centralizama, ti koji koče razvoj BIH. Kao što je ustanovila i ona rezolucija Europskog parlamenta, prvo 2014. a onda i one koji su slijedile. Molim vas kolega ispravite me ako sam ja u krivu, ali upravo eksponenti te politike centralizma su odbacili i takvu rezoluciju Europskog parlamenta. I mislim da u tom kontekstu moramo i danas imati u vidu, da će biti onih koji će govoriti da li se smije ili ne smije nešto reći u ovom Hrvatskom saboru. A isto tako su kritizirali da li se smije ili ne smije nešto reći u Europskom parlamentu. Druga stvar, tada sam bio član parlamenta BIH i predložio sam inicijativu da se parlament BIH upozna sa tom rezolucijom, odbijena je upravo od onih unitarista i centralista o kojima govori rezolucija. S druge strane, ova deklaracija treba biti podrška onim političkim … [[Govornik se ne razumije.]] Bošnjacima, kojih ima, i ima ih puno više nego što se javljaju.

Kolega Ljubić, slušao sam replike na vaše izlaganje i čini mi se da su one, pogotovo s oporbene strane odvele rasprave u krivom smjeru. Znači tu se, znači oni su okrenuli priču u smislu je li Dragan Čović ovakav ili onakav. Poanta cijele priče da je on izabran legitimno od strane Hrvata sa preko 80% glasova Hrvata u BIH. I on je njihov legitimni predstavnik, bez obzira da ulazimo u priče kakav je on je li ovakav ili onakav. I to je ono što treba naglasiti. S druge strane ja se pitam, što bi bilo kada bi u Hrvatskoj Hrvati poželjeli birati recimo manjinske predstavnike u ovom Saboru? Kakva bi onda bila reakcija? S tim da napominjem da naravno Hrvati u BiH nisu manjina, nego su konstitutivni narod.

Našao bi se netko drugi, našao bi se npr. Edin Fejzić iz Goražda, koji je u Hrvata se deklarirao itd. ukoliko ga većina želi izabrati, mogla bi ga izabrati ili neki Marko Marković. Nije to personalno pitanje Dragana Čovića, dakle, jer se to pokušava se stvari, dakle, personalizirati, da bi se, dakle, onaj koncept, dakle, samog Ustava i dogopravnosti dezavuirao. Dakle, ovaj, bilo tko da je bio protukandidat sada, izbor bi bio isti.